Každopádně jako člověk, který se věnuje dlouhé roky oblasti obrany a bezpečnosti, bych nedoporučovala přijetí této normy, a to v žádné podobě, protože si skutečně myslím, že... a jsem ráda, že je tady přítomen i pan ministr zahraničních věcí, protože je opakovaně v různých dokumentech, které se týkají zahraniční politiky, tak Česká republika má jiný okruh zemí, se kterými chce spolupracovat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, před vyhlášením polední přestávky mám pro vás ještě jedno organizační sdělení k průběhu našeho jednání zítra, v pátek 8. listopadu 2019.